Má někdo výhradu? Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Pokud jde o návrh, abychom jako druhý bod v pátek zařadili zákon vetovaný prezidentem, jako bod číslo 2, to je zařazeno, není třeba hlasovat.

Bod 4 až 8, omlouvám se, za bod 3.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Kdo je proti? Děkuji vám.

Návrh nebyl přijat. Vidím, že je zájem o kontrolu výsledku hlasování. Ptám se, jestli se s faktickou poznámkou hlásí paní poslankyně Nina Nováková.

Prosím, pane poslanče.